Děkuji, pane místopředsedo.

A protože tato drobnost je tam plánována s účinností k 15. únoru příštího roku, tak po konzultaci i s Ministerstvem financí jsem si dovolil tuto věc načíst do tohoto tisku. Toť vše, děkuji. Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že jsem zdůvodnil dostatečně jasně a srozumitelně ten svůj drobný, ale podle mého názoru důležitý pozměňovací návrh, který jsem načetl do systému pod číslem 6812.